A ještě bych vzpomněl, když už jsem se tedy dostal tady ke slovu, jednu věc, a to je ta, kterou si možná ne všichni uvědomujeme, když tak snadno a rádi předáváme kompetence Bruselu a bruselské centrále, a to je to, nad čím jsem se už několikrát zamyslel, jak bruselští úředníci a bruselská administrativa vyhodnocovali situaci na Ukrajině, když tedy chtěli s touto Ukrajinou v takovém aktuálním stavu, v jakém je, podepisovat asociační dohodu. Jak to funguje v tom Bruselu?

Na to bych přece jenom rád upozornil.

Jenom bych rád na tento normální fakt mezinárodního práva upozornil. Děkuji. Než přistoupíme k panu ministrovi zahraničí, tak s faktickou poznámkou pan poslanec Foldyna, po něm s faktickou poznámkou paní poslankyně Konečná.

Vy tady říkáte, že je legitimní, aby země nasadila vojáky proti svým občanům.

Prosím vás, už tady nevystupujte. To je přece nemorální!

To je prostě absurdní, co jsem tady slyšel.

Dále s přednostním právem pan ministr obrany Stropnický.

Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já tedy tomu nerozumím tak jednoznačně jako někteří předřečníci. Já nevím, jaké mají informace. Já disponuji pouze těmi, kterými disponuje prostý ministr obrany členské země Aliance a Evropské unie, a to tedy na jednoznačné soudy při nejlepší vůli nestačí. Ta situace, myslím si, je příliš vážná, než abychom z ní dělali předmět kampaně. A možná si trošku dejme i pozor na laciné paralely. Často jsou efektní, ale ještě častěji jsou mylné.

My jsme totiž svědky poměrně rafinované dezinformační a provokační kampaně, která se nezastaví ani před záměrným vytvářením obětí.

A ještě snad jenom malá poznámka na závěr. Když se hyperkriticky a povýšeně bavíme o evropských politicích, bavíme se o sobě. To jsme my. Nebo už ne? Děkuji panu ministrovi Stropnickému. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Já jsem nikdy nepodporoval bombardování Srbska.

Ale bombardování Srbska jsem opravdu nepodpořil. Prosím, pane předsedo, máte dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Jenom bych rád připomněl, pane ministře, že předseda vašeho hnutí tady dopoledne zarputile tvrdil, že on politikem není. Děkuji panu předsedovi. Další řádně přihlášený pan poslanec Ondřej Benešík. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já trošku budu opakovat sám sebe. My máme tu velkou výhodu jako klub KDUČSL, že si nechodíme pro instrukce ani na velvyslanectví Spojených států ani Ruské federace. My se snažíme... My se snažíme... My se snažíme...